Tento propad příjmů nebyl opět obcím a krajům a hlavnímu městu Praze představen, prokonzultován nebo řádně projednán a zcela narušuje jistotu dotčených subjektů. Obce a kraje v současné době stejně jako stát čelí výzvám, které přináší krize způsobená pandemií koronaviru, jako je program bezúročných půjček, plánovaných investic a další potřeby výdajů.

Dofinancování samospráv má mnohé výhody. Stát si především půjčuje za nižší úrok než samosprávy, samosprávy mají často efektivnější možnost investování do připravených projektů, což může být důležité pro obnovení ekonomiky po konci opatření souvisejících s koronavirovou nákazou.

Odůvodnění.

To by mohlo snížit náklady na správu dluhů. Stát si zpravidla půjčuje za nižší úrok než samosprávy. Pokud by si samosprávy mohly půjčit za nižší úrok, došlo by k jisté úspoře, která by se pozitivně projevila i na celkovém stavu veřejných financí. Úvěrový program by měl být přístupný všem samosprávám bez omezení. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Mám zde dvě přihlášky do obecné rozpravy. S přednostním právem jako první pan předseda Jurečka.

Také jsem se rozhodl tady podat některé pozměňující návrhy, které souvisejí s větší a rozšiřující se podporou bydlení.

Dalším návrhem, který tady mám v oblasti bydlení, je snížení DPH při nákupu bytů.

Nebylo to přijato.

Myslím si, že dávají logiku.